A v té chvíli, jestli nás přijde udělat pět ten návrh, to bude...

Pane poslanče, prosím. Já to nechci zdržovat, vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, ale úkolem poslance není sedět v těchto lavicích, které nejsou úplně pohodlné. Všichni máme přenosy do všech kanceláří, a jestli nás pan kolega Vondráček chce školit v tom, kdy sem máme přiběhnout, je to naprosto legitimní, já to nezpochybňuji, ale ať nám nevypráví o tom, že proti tomu nelze podat pozměňovací návrh. To bylo vždycky tedy respektováno a vždycky se tak dělo, a ať nám nevypráví o tom, že když už si něco prosadili, tak už se to nesmí nikdy změnit, protože je to legitimní očekávání.

Pane poslanče, vaše dvě minuty.

A tady jsme to vždycky respektovali.

Jenom se vrátím ještě k panu poslanci Coganovi, prostřednictvím pana předsedajícího, že ten, protože jsem ho podával já, ten procedurální návrh nebyl na odročení, byl na přerušení. To je, pane poslanče, o dva paragrafy dál.

Děkuji.

A ztráta času, když to sečteme, je poměrně značná. Dvě připomínky.

Interpretační a výkladové problémy mohou být obrovské, a proto jsem mluvil o právní jistotě a legitimitě právního očekávání. Co se té druhé části týká, opět jsme se asi neposlouchali.

Tak jak chcete!

To byla poslední faktická poznámka.

Pane poslanče, máte slovo.